Byly tady ale řečeny některé věci, které by vás minimálně aspoň měly zajímat, neboť jak zde bylo zmíněno, tento zákon nemá aktuální RIA, nemá zpracovaný dopad na podnikatelské prostředí, využívá se RIA z roku 2015.

Bude to znamenat zdražení v té situaci, ve které jsou? Bude to znamenat menší úroveň pojištění?

Je potřeba, abyste věděli, že to riziko tady existuje, a proto jsem vám ho tady chtěl říct. Zcela určitě bych chtěl požádat paní ministryni, ať už to hlasování dneska dopadne jakkoliv, aby nám informaci o negativních dopadech aktuální informaci o negativních dopadech zákona o podnikatelském prostředí dala k dispozici, nebo alespoň nás o tom informovala, tak abychom byli schopni, i vy, kteří za to ponesete nadšeně největší odpovědnost, věděli, kam jste vlastně šlápli.

Do obecné? Jste jediný, takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem doufal, že se paní ministryně přihlásí ještě do obecné rozpravy, aby odpověděla na dotazy. Bohužel se k tomu zřejmě nechystá. Já ještě dva dotazy položím a doufám, že je zodpoví aspoň v závěrečném slově. Ten první dotaz je, proč navrhuje zvýšení daní, když slibovala, že je zvyšovat nebude. To je první, základní dotaz.

Ve chvíli, kdy jim sebereme zhruba roční výnos, tak logicky budou muset šetřit. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem připraví rozpočet na tuto situaci, kdy budoucí vlády připravuje o peníze, které se chystá utratit teď. A já nemám žádné indicie o tom, že by se teď chystala nějaká investice jednorázová, na kterou by bylo potřeba krytí z těchto zdrojů. Děkuji za odpovědi. Pane poslanče, máte slovo.

Já ten propočet úplně přesně nemám, ale myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby se tento propočet udělal zcela určitě, i když toto postoupí do druhého čtení, tak tady toto velice vřele doporučuji a určitě tímto směrem půjdu. Protože v okamžiku, kdy v budoucnosti nebudou mít pojišťovny dostatečné rezervy, tak bude tady tato záležitost hrazena z rozpočtu státu. Jsou samozřejmě dvě cesty. Můžeme tady toto schválit, můžeme jít touto daňovou cestou, ale pak tuto věc musíme mít zakomponovánu v každém rozpočtu, který budeme v budoucnu schvalovat. Moje zkušenosti jsou, že ta částka je velká, že se dotkne toho rozpočtu, a proto prosím, abychom tady bez ohledu na to, jak budeme pokračovat s tímto daňovým balíčkem, abychom se tak velmi, velmi pozorně podívali právě na pojišťovny.

Tato záležitost je poměrně velmi složitá, protože jsem se setkal s dvěma těmito velkými povodněmi, a protože tehdy nám pomohla i Evropská unie svými dotacemi na odstranění těchto povodní, na což nám už nepřispěje podle toho systému, ve kterém se teď, v současné době, jede, tak prosím, aby se tady tato záležitost skutečně zakalkulovala.

Samozřejmě druhá varianta je, že tato záležitost bude řešena ve druhém čtení.

Vrátím se k tomu, že možná se v tuto chvíli zdá, že je sucho.

Není nic rychlejšího než zapomenutí na to, co se při těch povodních stalo.